Přihlásím se ještě v podrobné rozpravě. Děkuji. Žádného dalšího zájemce nevidím. Já tedy tímto končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Máte zájem, tak prosím. Já jenom velmi krátce poděkuji za debatu, která tady proběhla.

Děkuji a zpravodaj nemá zájem.

Jenom připomenu, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Děkuji. A nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Dominik Feri. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Chtěl bych moc poprosit pana ministra, protože mám i relativně pozitivní odezvu od příslušného ministerstva, že to je návrh hodný diskuze, případně i podpory.

Tolik můj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit k těm dvěma samostatným. Sněmovní tisk byl mnou zdůvodněn v obecné rozpravě.

Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Zuzana Ožanová a připraví se pan poslanec Marek Benda.

Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Marek Benda a připraví se paní poslankyně Jana Levová.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Předem děkuji za pozornost.